Děkuji za slovo, pane předsedající. Opět si dovolím navrhnout zkrácení vystoupení pro jednoho poslance na jedno vystoupení na pět minut v obecné i podrobné rozpravě. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám.

V otevřené obecné rozpravě mám první přihlášenou paní poslankyni Šafránkovou, připraví se pan kolega Feranec. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych jenom krátce představila pozměňovací návrhy, které ke kompenzačnímu bonusu za SPD předkládám. Hlavním cílem námi předkládaných návrhů je napravit některé nedostatky a mezery vládního návrhu tak, aby přístup k tomuto kompenzačnímu bonusu měli skutečně všichni živnostníci a podnikatelé postižení dopady nouzového stavu a souvisejících opatření, kteří mají v jejich důsledku zastavenou nebo výrazně ochromenou činnost.

Nedává absolutně žádný smysl, aby tato hranice byla stanovena ve stejné výši za letošní rok, kdy bylo podnikání na několik měsíců zcela zastaveno, i za rok 2019, kdy tomu tak nebylo. A ve třetím pozměňovacím návrhu navrhuji, aby tento kompenzační bonus nebyl postižitelný exekucí, na což vláda zapomněla, čímž již předem učinila tuto bezpodmínečně nutnou finanční pomoc pro mnoho občanů fakticky nedostupnou. Děkuji za pozornost a prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů.

Děkuji. Pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem k tomuto návrhu zákona, který předložil kolega Jan Volný, a já se k němu přihlásím v podrobné rozpravě.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní místopředsedkyně vlády a ministryně, vážený pane zpravodaji, dámy a pánové, já bych předložil a odůvodnil tři návrhy, které má v systému uložené náš pan předseda Stanjura, který bohužel v této chvíli nemůže být přítomen, a pak se samozřejmě k nim přihlásím v podrobné rozpravě.

Víte dobře, že to je věc, o které se diskutuje, řekněme, od června. Senát tento návrh předložil Poslanecké sněmovně, tady stále leží před prvním čtením. Šlo by o to, aby kraje, které mají, stejně jako jsme kompenzovali obcím, kraje, které mají výpadek příjmů, dostaly za každého obyvatele 500 korun jako příspěvek z Ministerstva financí, resp. ze státního rozpočtu. To je první návrh.

Děkuji za pozornost.

Dále návrh také říká, že subjektem se mohou stát společníci jako fyzické osoby, kteří jsou členy jedné rodiny, a v následujících ustanoveních návrhu zákona je uvedeno, kdo se za členy rodiny považuje a kdo nikoli.

Sám předkladatel poté v důvodové zprávě připouští, že se jedná o užší definici, než která je obsažena v jiných právních předpisech. Výše uvedená definice člena jedné rodiny se nám jeví jako velmi úzká a opomíjí další příslušníky rodiny, jak je obecně vnímáme. A také předkladatel zákona toto pojetí nikterak neodůvodňuje.

Mohou existovat případy, kdy jsou společníky společnosti i příbuzní, kteří by nespadali do definice uvedené ve vládním návrhu zákona.

Domníváme se, že kraje i s ohledem na současnou situaci a další výpadky příjmů si takovouto kompenzaci zaslouží.